Děkuji za slovo.

Není to žádný bianko šek.

A ta usnesení, není to jako u zákonů, jsou to usnesení, která se vyjadřují v jednom usnesení, takže není to forma doprovodného usnesení. Aspoň tak to vnímám já, když tak mě opravte.

Tak já tomu říkám zvýšená míra důvěry.

Tady nejsou hlavní a vedlejší usnesení.

Nicméně a už jsem to řekl myslím si, že se nebudeme zdržovat. Jeli taková většina, nikdo nebude namítat takovýto postup, tak si odsouhlasíme proceduru, kterou navrhl pan zpravodaj. Já to přežiju, budu respektovat většinu ve Sněmovně. Takže nejprve budeme hlasovat proceduru tak, jak ji navrhl pan místopředseda z důvodu nějaké dohody. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji. Ano, první jsou ty dvě technické opravy.

Druhá se týká znění bodu 4 v původním návrhu, kde těch 60 % není denního vyměřovacího základu, ale redukovaného průměrného výdělku.

Hlasujeme ty technické úpravy. Kdo je pro?

Návrh byl přijat. Děkuji. Takže teď jednotlivé body usnesení.